A je zájem ještě o nějaké vystoupení s přednostním právem? Není. Takže já tedy poprosím pana zpravodaje, zdali by nás mohl provést ještě dalším hlasováním. Takže prosím.

Takže bych vás tímto poprosil, abyste tento návrh formuloval, následně o něm budeme hlasovat. A jenom upozorňuji, že nás poté čekají hlasování o dvou doprovodných usneseních, a já je tady za chvilku přečtu, takže samozřejmě to hlasování bude následovat. Potvrzuji, že bylo o všech návrzích hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.